Prelazimo sada na dnevni red današnje rasprave: - Prijedlog odluke o proglašenju isključivog gospodarskog pojasa Republike Hrvatske u Jadranskom moru Rasprava o amandmanu Vlade nakon što je rasprava zaključena Nakon što je rasprava zaključena, Vlada je podnijela amandman sukladno čl. 199. O ovako podnesenom amandmanu, suglasili smo se na sjednici 19. siječnja 2021. Prvo će dakle predstavnik predlagatelja obrazložiti podneseni amandman a nakon toga klubovi zastupnika mogu govoriti. Predlagatelj može govoriti 20 minuta, imate pravo na replike a desetminutno izlaganje klubova naravno kao i uvijek, nema replika. Tako da otvaram raspravu o amandmanu i pozivam ministra vanjskih i europskih poslova poštovanog Gordana Grlića Radmana. Ministre, izvolite.

Uvaženi predsjedniče Hrvatskog sabora, poštovane zastupnice i zastupnici, dobro jutro. Vlada RH je 14. prosinca prošle godine Hrvatskom saboru podnijela izvješće o konzultacijama u svezi s namjerom proglašenja isključivog gospodarskog pojasa RH u Jadranskom moru kao i Prijedlog odluke o proglašenju isključivog gospodarskog pojasa RH u Jadranskom moru. Rasprava o spomenutim aktima zaključena je 17. prosinca 2020. a tijekom rasprave Vlada je u cijelosti prihvatila amandmane Odbora za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora koji se odnose na novotehničko usklađivanje odluke. Hrvatski sabor je 18. prosinca donio zaključak kojim je prihvatio predmetno izvješće te podržao Prijedlog odluke o proglašenju isključivog gospodarskog pojasa RH u Jadranskom moru. Zaključkom se također zadužuje Vlada da na trilateralnom sastanku u siječnju 2021. g. između RH, Talijanske Republike i Republike Slovenije, podupre snaženje suradnje u svjetlu proglašenja isključivi gospodarskih pojaseva Hrvatske, Italije u 2021. godini. A nakon čega bi se formalno donijela odluka o proglašenju isključivog gospodarskog pojasa RH u Jadranskom moru. Imajući na umu kako je prijedlogom odluke potrebno utvrditi datum stupanja na snagu odluke te u tom smislu posljedično i datum proglašenja isključivog gospodarskog pojasa, Vlada je 14. siječnja Hrvatskom saboru podnijela amandman na točku 8. prijedloga odluke kojom se utvrđuje datum stupanja na snagu odluke i to 1. veljače 2021. godine.

Na spomenutom sastanku su razmijenjene informacije o napretku inicijativa za proglašenje isključivih gospodarskih pojaseva te je ponovljeno da će se sve provesti sukladno s načelima međunarodnog prava, Konvencijom UN-a o pravu mora te sukladno pravu EU-a. Osim toga, na sastanku u Trstu usvojena je zajednička izjava kojom je zajednički potvrđena vizija Jadranskoga mora kao mosta koji ujedinjuje sve narode ovoga područja te izvora bogatstva i prosperiteta za sve. Nadalje, postignut je dogovor da će se sljedeći trilateralni sastavak organizirati u prvom tromjesečju 2021. g. Također, dogovoren je nastavak zajedničke suradnje na ključnim područjima, uključujući teme unaprjeđivanja gospodarskog razvoja, jačanja povezanosti plavoga gospodarstva i sveobuhvatne zaštite Jadranskoga mora. U tu svrhu utvrdit će se mehanizmi za unaprjeđenje suradnje kao na, kako na političkoj, tako i na ekspertnoj operativnoj razini.

Taj sastanak pružit će temelj i bit će svojevrsna priprema za rad na pojedinim prijedlozima i programima na stručnoj razini kako bi se pripremio sastanak na ministarskoj razini predviđenoj u ožujku ove godine. Vrijedno je danas ponovno spomenuti kako je 30. studenoga prošle godine u sklopu 4. sastanka Koordinacijskog odbora ministara Hrvatske i Italije obostrano potvrđena usklađenost djelovanja dviju država s ciljem proglašenja isključivih gospodarskih pojaseva, ali također, i spremnost da se pristupi razgovorima o razgraničenju na moru. Upravo je na temu razgraničenja jučer, 20. siječnja u Rimu održan 1. sastanak na stručnoj razini i nastavit će se u narednim mjesecima, moja kolegica, državna tajnica, Andreja Metelko-Zgombić, bila je upravo jučer u, sinoć se vratila iz Rima. Poštovani g. predsjedniče HS-a, uvažene dame i gospodo zastupnici, pozivam vas da podržite amandman kojim se utvrđuje datum stupanja na snagu Prijedloga Odluke o proglašenju isključivog gospodarskog pojasa RH u Jadranskome moru i to 1. veljače 2021. g. Time ćemo stvoriti uvjete za proglašenje isključivog gospodarskog pojasa RH u punom sadržaju koji je RH po međunarodnom pravu i pripada. Najljepša vam hvala. Ostanite ovdje poštovani ministre jer imamo nekoliko replika. Točnije imamo ih 7. Prvi je kolega Bulj. Ministre, drago mi je što se ubrzaje ovaj proces, ali mi, i ujedno mi je drago što ste prihvatili prijedlog kojim ste uzastopno u proteklim mandatima koji smo davali o proglašenju isključivog gospodarskog pojasa kojega ste uzastopno odbijali i gdje su načinjene određene štete RH. Moje pitanje je da li kod proglašenja isključivog gospodarskog pojasa Hrvatska poduzima sve da se on u stvarnosti primijeni? Što je sa hrvatskim Obalnom stražom i ostalim koji će kontrolirati isključivi gospodarski pojas? 24 tisuće kvadratnih kilometara mi ćemo morati štititi i na koji način će to Hrvatska napraviti? Da li će kroz korištenje europskih sredstava, hrvatskih sredstava, a svjedoci smo da mi trenutno nemamo dovoljno [[Upadica: Hvala vam.]] hrvatske Obalne straže? Hvala lijepa uvaženi g. zastupniče. O tome smo imali doista jednu sveobuhvatnu i široku raspravu. Hvala i vama na konstruktivnom doprinosu. Naravno, mi po međunarodnom pravu i svim međunarodnim aktima imamo pravo na proglašenje isključivog gospodarskog pojasa o čemu smo dobili isto tako i potvrdu EU komisije. Naravno, u skladu s dijalogom, interesima dobrosusjedskih odnosa, svaka zemlja ima, naravno, pravo na proglašenje, ali jasno i u dogovoru. Do sklapanja međunarodnih ugovora o razgraničenju, ono što je važno, vanjska granica isključivog gospodarskog pojasa privremeno slijedi crtu razgraničenja epikontinentalnog pojasa uz posredno, sporazumu između one bivše države i Talijanske Republike iz '68. g. Posljedično ovome proglašenju isključivog gospodarskog pojasa slijedi znači, isto tako, Sporazum o razgraničenju na moru. Kolega Zekanović, izvolite. Poštovani ministre, ja moram ovdje biti iznimno jasan. Koliko ja vidim, ništa se nije promijenilo i ovaj, ovo proglašenje je zapravo mazanje očiju hrvatskoj javnosti. Recite vi meni, odnosno hrvatskoj javnosti, oru li još uvijek danas i hoće li 2. veljače orati talijanske koče u hrvatskom dijelu IGP-a. Razlog zašto su Hrvati oni koji razmišljaju suverenistički, htjeli proglasiti IGP nije bilo da se zaštiti talijanski interes na Sredozemnom moru od Tunižana nego je bio interes hrvatskih ribara da se hrvatski dio IGP-a zaštiti od talijanskih koča. Oru li talijanske koče i dalje u hrvatskom dijelu IGP-a? O tome smo govorili, pazite, to nije nikakvo mazanje očiju javnosti. Hrvatska diplomacija i ova Vlada slijedi načelo političkih interesa RH, kazao sam da svaka država ima pravo na proglašenje isključivog gospodarskog pojasa, to činimo sada zajedno kako bi dvije države, dvije obalne države, Talijanska Republika i RH upravo unaprijedila kompletnu zaštitu na Jadranskom moru. O tome smo iscrpno raspravljali isto tako, u prosincu mjesecu, a naravno da stupanjem Hrvatske u članstvo EU hrvatsko Jadransko more je isto tako i dio mora EU i koče jednako kao što hrvatski ribari mogu kočariti, znači u isključivom gospodarskom pojasu u jednom moru, znači, kada bude proglašeno s talijanske strane, tako isto talijanske, ali mi se štitimo od trećih zemalja.

Naime, vi ste sada rekli istinu ali ste je rekli malo kamuflirano a ja ovdje imam potrebu i kolegama koji su nasjeli, neki nisu, neki jesu, na proglašenje IGP-a pojasniti hrvatske koće imaju pravo ribariti kao i dosad što su imali pravo ribariti u talijanskom djelu IGP-a a mi tih koća nemamo a talijanske koće kojih imaju stotine koća i dalje imaju pravo nesmetano na isti način rušiti, rovati hrvatski dio IGP-a. Drugim riječima ministre, ja ću ponoviti ono maloprije jer je to jedino pravilno reć. Vi ste zamazali, i dalje mažete oči hrvatskoj javnosti jer se ništa ključno nije promijenilo. Ponovit ću, naše su koće i prije kojih nemamo, mogle ribariti u talijanskom djelu a njihove će i dalje moći ribariti u našem djelu IGP-a. I ponovit ću ono od maloprije za one koji nisu shvatili. Razlog zašto već nekoliko desetljeća svi oni Hrvati koji razmišljaju suverenistički žele proglasiti IGP je bio da se onemogući Talijanima ribarenje na našem hrvatskom moru. A vi to niste zaštitili. Ali ću reći i ovu stvar a to ću vam kasnije reći i u raspravu pet puta.

Nažalost, to nije u interesu prije svega jedne pokorničke politike Andreja Plenkovića u kontekstu Bruxellesa. Ja znam da to vi nećete napraviti ali drago mi je da ste rekli ipak istinu da hrvatska javnost to čuje i zna. Stanka je odobrena ali nastavljamo odmah dalje sa radom tako da idemo na treći amandman, kolega Vrkljan, izvolite. Pardon, replika. Treća replika, a ne treći amandman. Poštovani g. ministre, ja sam zadnji puta raspravljao o ovoj temi, nema potrebe da otvaram te rasprave ponovno ali zadnji put kad ste bili u ovom domu, dobili ste dva pitanja. Jedno je pitanje bilo od zastupnice Karoline Krišto i drugo je pitanje bilo moje. Obećali ste da ćete pitanja odgovoriti u pisanom obliku, do danas niste odgovorili i radi toga ću vam ja ponovno postavit isto pitanje. Kao resorni ministar odgovorni za organiziranje rada i organizaciju naših veleposlanstava širom svijeta. Postavio sam vam pitanje koliko je naših dečki iz specijalnih jedinica, vojske i policije uključeno u osiguravanje naših veleposlanstava širom svijeta?

Sada je na redu kolega Kuzmanić, izvolite. Hvala, predsjedniče. Poštovani ministre, mi ćemo naravno podržati ovo proglašenje i želio bi iskoristiti ovaj svečani trenutak da vam prenesem čestitke naših ribara koji su sa oduševljenjem prihvatili vašu izjavu odnosno čuli vašu izjavu da će napokon hrvatske koće moći ribariti na obalama Španjolske pa ta naša jaka ribarska flota koju mi sada imamo, koju ste godinama gradili, ulagali u nju i borili se da nam novcima EU-a ta flota bude jača, radosno će podijeliti s vama fotografije ulova koje budu ostvarili na obalama Španjolske i na ostalim obalama na koje će sa ovim proglašenjem hrvatske ribarice napokon moći izaći. Hvala vam lijepa, zapravo na ovim afirmativnim riječima koje sam ja zapravo tako doživio i ja to doživljavam afirmativno, jel to baš tako naravno. Ono zapravo što želimo ovdje pridonijeti interesima hrvatskih ribara i većoj zaštiti jasno, Jadranskoga mora. Ne može netko loviti više ako se to ne dogovori, prema tome, zaštita Jadranskoga mora se sada zapravo zaštićuje u njenoj cijelosti ako dvije države odgovorno prilaze zaštiti. Imate primjer Jabučke kotline koja je već toliko puta elaboriran, također smo govorili o zaštiti određene ugrožene vrste kao što je recimo list na sjevernom Jadranu, prema tome Hrvatska će ići upravo s tih pozicija zaštite ribljeg fonda i ekološki. Znači tamo gdje ćemo mi vidjeti da je zapravo ugrožen riblji fond, tamo će Hrvatska reagirati. Prema tome, ovo je veliki uspjeh hrvatske diplomacije ali kažem, slijedi sada sporazum o razgraničenju. G. ministre, prošla godina je bila izuzetno teška na unutrašnjem planu kad pogledamo i COVID krizu pa nas je pogodila i dva velika potresa koji su potresa cijelu središnju Hrvatsku no kad pogledamo na vanjskom političkom planu, možemo se pohvaliti sa više uspjeha, jedan od njih je i ova zajednička inicijativa Hrvatske i Italije da se u isto vrijeme proglasi IGP koji će neminovno imati pozitivan utjecaj na očuvanje ribljeg fonda i na održivo upravljanje Jadranom. Bilježimo već i dosada neke zajedničke inicijative Hrvatske i Italije, primjerice zaštita Jabučke kotline i održivo ribarenje u tom djelu pa me zanima, planira li se sa sa takvim inicijativama nastaviti i dalje kad je riječ o zaštiti Jadrana i ribljeg fonda i obzirom da ste spomenuli da je državna tajnica bila u Rimu na sastanku oko razgraničenja, možete li nam reći koji su dojmovi sa tog prvog sastanka? Hoće li biti problema oko razgraničenja ili to ide u dobrom smjeru?

Morate imati, kada govori g. uvaženi zastupnik hrvatski ribari, naravno da je nama zapravo prva misao hrvatski ribari. Sada je na redu poštovani kolega Cappelli. Izvolite. Poštovani predsjedniče, ministre. Kad zbrojimo malo teritorij od 12 nautičkih milja unutrašnjih voda RH i IGP to je praktički cjelokupna kvadratura ako možemo tako reći kopnenog dijela RH i tu se vidi važnost koliko je važan taj dio i koliko je važnost RH taj morski dio. U svakom slučaju stalno se spominje trilaterala, dakle puno puta su pitanja zašto osim Talijana uvijek tu spominjemo dogovor i razgovor i sa slovenskom stranom, pa bi molio da još jednom razjasnite tu zašto i u kom smjeru smo uvijek razgovarali u trilaterali, kolika je važnost susjeda i dobrih odnosa sa susjedima? Hvala lijepa. Gospodine uvaženi zastupniče Cappelli. Naravno da je tu apsolutno važno uvažiti sve susjede s kojima dijelimo Jadransko more.

Ali puno toga i ono što nije možda utemeljeno u konvencijama i međunarodnom pravom jasno to je taj svakodnevni život i sigurno da nam je tu jako važna i Slovenija jer ovdje Hrvatska i Italija dijele, to su obalne države koje dijele najveći dio Jadranskoga mora i sigurno da je sudjelovanje Slovenije itekako važno, dakle to je naš zajednički interes.

Mislim da uvodno ste rekli da je ovo i onako nomotehnički pa evo samo upozoravam da se malo pobrinemo oko gramatike ili se možda doista radi o tri pojasa. I volim s vama o tome razgovarati kada je lingvistika i gramatika i pravopis, slažem se važno je to pojasniti.

Dakle, kod njih je malo vjerojatno i složeniji postupak, kod nas se već zna, mi smo ga mogli proglasiti vjerojatno i u prosincu mjesecu, al evo htjeli smo ispoštovati zapravo i razgovore trilateralne i na susjede kako bismo otklonili svaku eventualno političku ili neku drugu zapreku.

Nema više replike poštovani ministre tako da se možete vratiti na mjesto. Mi ćemo sada krenuti na raspravu. Ponavljam još jednom sukladno čl. 199. st. 2. u raspravi mogu sudjelovati samo predstavnici klubova zastupnika, duljima izlaganja 10 minuta. Prvi je na redu klub Hrvatskih suverenista i kolega Hrvoje Zekanović. Izvolite.

O čemu se Hrvatski suverenisti razlikuju od svih ostalih stranaka i svih ostalih klubova u HS-u? Po mnogo stvari, jedna od tih stvar je upravo ovaj amandman odnosno zakon koji ćemo uskoro donijeti. Mi smo jedini na pravi način raskrinkali mazanje očiju od strane Vlade Andreja Plenkovića, naravno i resornog ministra i njegovog ministarstva jer ponovit ću, proglašenjem IGP-a na ovaj način se ne mijenja ništa, apsolutno ništa. Glavni razlog zašto su hrvatski ribari već nekoliko desetljeća željeli da proglasi IGP je bio da talijanske koče više ne ruju hrvatsko dno, jadransko dno u hrvatskom dijelu IGP-a.

Poštovani ministre, ja ne znam koji vam dio ove priče nije jasan. Kao što ste se i prije dva dana podsmjehivali zajedno sa predsjednikom Vlade onako ulagivački kada sam govorio da još nije gotovo ni sa europskim proračunom jer nije gotovo i zvao sam europske parlamentarce rekli su da nije gotovo i vi znate da još nije gotova priča. I kada sam rekao da smo dobili nula kuna od europskog proračuna i onda ste se smijali, a dobili smo nula kuna, a uplatili stotine milijuna eura. I sad se smijete, a znate da obmanjujete hrvatsku javnost i da ste vi mali mišić u razgovorima sa kolegama iz Slovenije, a pogotovo iz Italije i da ovaj gospodarski pojas nažalost nikada ne bi proglasili da to Talijanima nije bilo potrebno da se zaštite od Tunižana na Sredozemnom moru.

I sjajna stvar, baš sjajna jer Hrvatska uopće, za one koji ne znaju, koji ne žive na obali Jadrana, hrvatski ribari nemaju takve koče, takve plivarice koje mogu ribariti na takvim udaljenostima.

Vi taj legitimitet Vladi Andreja Plenkovića obmanjujući hrvatsku javnost i onda između vas i njega nema nikakve razlike, nikakve razlike nema, apsolutno nikakve. Dao sam vam prošli puta amandman i prijedlog zaključka kojim se može riješiti ova priča na jednostavan način, a to je da se u potpunosti zaštiti IGP. I postoji taj institut, dakle vi kao ministar odnosno Vlada RH ima mogućnost zatražiti od Europske komisije potpunu zaštitu IGP-a. I gdje je tu hrvatski benefit, golemi benefit za one koji ne razumiju onda u tih 20 i nekoliko tisuća kilometara kvadratnih ne može ribariti nitko. Jel to hrvatskim ribarima smeta? Ne smeta. Zašto? Jer i onako ne ribarimo tamo. Ali onda na obodu tog pojasa će Hrvati u našim teritorijalnim vodama loviti mnogo više ribe jer je Talijani neće izlovljavati u IGP-u.

A sada me slušajte drage kolegice i kolege i sa ljevice i sa desnice i oni koji su nedefiniranoga svjetonazora, nas će Talijani budemo li imali ovakvu vlast prisiliti da mi strogo zaštitimo ili bilo koju kategoriju zaštite da napravimo u našim teritorijalnim i obalnim vodama jer mi nećemo moći izbjeći ovaj rok do 2030.g. i onda ćete imati situaciju da šibenski, zadarski, dubrovački, tribunjski ribar neće više moći loviti ribu tamo gdje oduvijek lovi jer će nas Europska komisija prisiliti da to zaštitimo, a i dalje ćemo omogućiti talijanskim ribarima da love ribu u hrvatskom moru jer taj IGP nije ništa drugo nego hrvatsko more i to više niko ne razumije. Ovo što ja govorim ako vam nije jasno nazovite sveučilišne profesore koji se bave s ovim npr. ja sam i prošli put spomenuo ime g. Alena Soldo koji je doktor ribarstva, a rekao sam i prošli put da ljudi koji iz vaše stranke koji razumiju meritum kažu pa ovo je sramota, ovo je sramota što se radi. I onda naposljetku ja moramo izvući jedan logični zaključak, zašto vi ne želite napraviti ovo što sam vam ja ponudio i napisao?

I onda između redaka, to je kolegica Petir, na pristojan način rekla, fino je to rekla, isto što ja govorim, mislite li zaštititi to?

Nažalost, iako je formalno proglašen IGP, iako su neki čak i pljeskali ovdje u HS-u što je proglašen, usudit ću se reći da se radi o jednoj od najvećih prevara i obmana, jednoj od najjadnijoj odluci hrvatske politike ikada, najsramotnijoj jel ne samo da smo opet pognuli glavu i postali ono što odnosno ostali ono što smo i bili sluge nekih briselskih vladara, nego još lažemo i mažemo jadno hrvatsko čega, hrvatski narod da smo konačno postali suverena država i da imamo suverenu i suverenističku vlast, a nemamo. Imamo upravo suprotno, imamo najgore globaliste zagovornike jedne globalne europske politike gdje je s jedne strane ulog naša država Hrvatska samo da bi se dobila neka dobra europska sinekura. Imamo jednu povredu Poslovnika, kolega Bačić, izvolite. Zahvaljujem, g. predsjedniče.

Ovo je nedopustivo od jednog zastupnika u Hrvatskom saboru da pun neznanja, neargumentiranosti na ovakav način govori o hrvatskoj Vladi, legalnoj, demokratsko izabranoj hrvatskoj Vladi. Dakle, kolega Bačić, ne slažem se ni sa čim što je izgovorio kolega Zekanović niti mi je to što je izgovorio blisko na bilokoji način, ali se nalazimo u Hrvatskom saboru gdje zastupnici imaju pravo iznositi svoja mišljenja, koliko god ona bila neprihvatljiva jednom djelu i javnosti i zastupnika, oni su izabrani i to mogu govoriti, procjenjujem da nije bilo osobnih uvreda, bilo je političkih stavova i to su stavovi koje kolega Zekanović iznosi. Dakle, ne smatram da je bilo povrede Poslovnika bez obzira na taj težak i po meni neprihvatljiv rječnik. Izvolite, kolega Zekanović, povreda Poslovnika. Ja nisam rekao niti jednu riječ koju bi povukao ni radi koje bi zažalio. I to što g. Bačić kaže da ja ne znam, na njegovu žalost znam puno više od svih zastupnika u HDZ-u. Puno više.

Ali i to imate pravo. Izvolite, kolega Bulj, sada ste vi na redu u ime Kluba zastupnika Mosta.

Nadam se da ovo građani RH, naši sunarodnjaci slušaju i poniznost je očito najveća vrlina hrvatskih sabornika.

Dao sam dva puta taj prijedlog u proceduru u prošlom mandatu, nažalost većina je to odbila. I sad oni koji zagovaraju, koji su skupa s lista ušli sa HDZ-om, sada su najveći protivnici u biti onoga što, najveći zagovornici onoga što smo predlagali.

I zaista, to je svečan čin i zaista hrvatska politika je pognute glave godinama se dodvoravala bilo Haškom tribunalu, haškom sudu, Carli Del Ponte, kad se uhićivalo, lociralo, transferiralo hrvatske generale, nismo imali snage proglasiti IGP.

Da proglasimo. Što znači da smo godišnje gubili milijardu do 2 milijarde kuna. I zaista, vidimo oni koji su poslušno tada glasali sa kolegama iz HDZ-a i ostalima, sad odjednom ovdje na tribini su strašno, sad na ovoj govornici, strašno ponizni. Meni je žao što tadašnji suverenisti nisu to podržali. Zašto? Vjerojatno. I žao mi je što tada nisu glasali.

Oćemo li mi zabraniti brananje i oranje talijanskim flotama i dodvoravanje kao što se Plenković često dodvorava Tajaniju, fašistu koji govori da je Istra i Dalmacija talijanska a nije, to se događa od Rapalskih ugovora, 100 g. je bilo prije nekoliko mjeseci, u 11. mj. kada su kraljevina tadašnja na čelu sa kraljem srpskim u to vrijeme dali dijelove Dalmacije, naš Jadran, dijelove Istre, dali su Talijanima. Od Rapalskih ugovora nas se terorizira.

Nije to počelo od Mire Bulja. Bio je ovdje i Tonči Tadić prije čovjek koji je to zagovarao kao HSP-ovac, u to vrijeme, zašto se nije podržalo? Jer su se naše politike dodvoravale od one rečenice kada je Vladimir Šeks ideolog i ove Vlade, ne samo ideolog, on je čovjek koji je sustav složio, poglavito pravosuđe, kada je rekao locirati, uhititi, transferirati, procesuirati najistaknutije hrvatske branitelje i generale koji se proganjali kao pse dok nismo štitili nacionalne interese. I mi imamo određene uvaženi ministre, štete od toga.

Mi smo što se tiče hrvatske obalne straže nismo imali dovoljno resursa i potencijala. Imamo danas i kontrolu modernim tehnologijama. Možemo koristiti i zrakoplovstvo, naše snage.

Mi na Jadranu danas imamo naftne mrlje veličine Splita, nekolko ih, zbog ispiranja tankera, nafte, balasnih voda i nitko to ne kontrolira. Nama je samo srića što su strujanja u Jadranu takva kakva jesu da nam sva ta nafta, ulje, maziva koja se talože, zbog strujanja ne dođu na našu obalu. Mi moramo pod hitno zaustaviti ispiranje, pranje tankera, nafte na našem središtu Jadrana i to je jedan od vrlo bitnih stvari jel može se dogoditi da u jednom trenutku ne znam zbog čega ta strujanja da to ne dođe do našeg Jadrana, a turizam je još uvijek nama jedan od najvećih doprinosa u BDP-u, čini mi se 18% da je bilo, sad ne znam koliko je. Mi smo izgubili i telekomunikacije, mi smo izgubili i banke, HNB, i sve osim HNB-a, mi smo izgubili poljoprivrednu proizvodnju, imamo 700.000 hektara neobrađenog poljoprivrednoga zemljišta, ne uzoranog, pred nama je ogroman posao. Mi imamo sad pred nama zakon koji će doć, gdje će biti zabranjeno na tržištu autohtono domaće sjeme, umjesto da je ovo naša prednost, našim OPG-ovima, ova vlada poslušno i Ministarstvo poljoprivrede gura da se zabrani naše autohtono sjeme.

Hvala lijepo. Idemo dalje s raspravom, Klub zastupnika HDZ-a, poštovani kolega Branko Bačić, molim vas samo da obrišemo govornicu. Hvala vam. Izvolite. Zahvaljujem g. predsjedniče, poštovani ministre i poštovana državna tajnice, poštovane kolegice i kolege.

Tada nam je kao mladoj državi u ratu bila potrebna, bilo potrebno međunarodno pozicioniranje a interesi na Jadranu od strane svih obalnih država su bile takve da je tadašnje vodstvo države ocijenilo da se ne ide u proglašenje IGP-a a ja ću vas podsjetiti da je upravo Predsjednik Cossiga, talijanski Predsjednik bio prvi međunarodni državnik koji je došao u Zagreb pri proglašenju Hrvatske i međunarodnom priznatom državom. Ja mislim da je tadašnja vlast SDP-ova mogla kad je već donijela odluku o proglašenja ZERP-a kao zaštićenog ekološko-ribolovnog pojasa, na isti način mogla donijeti odluku o IGP-u, sve bi bilo jednako, ništa se tu ne bi bilo promijenilo, bilo bi svejedno ali i tada kad je proglašen u rujnu 2003., nije odmah stupio na snagu nego u predvečerje izbora parlamentarnih, tadašnja vlast ga je prolongirala za godinu dana i on je trebao stupit na snagu 1.10.2004. godine. U međuvremenu, mi smo kao kandidatkinja za ulazak u punopravno članstvo EU-a već tada trebali poštovati određena pravila da u duhu dobrosusjedskih odnosa, u europskom duhu, proširujemo svoja suverena prava na moru, Jadranskom moru koje nam inače prema Konvenciji i Pomorskom zakoniku pripada.

To je jasno i svima onima koji su tada pratili ta zbivanja i koji su bili politički akteri, to je svima potpuno jasno.

I u proteklih 6,5 g. koliko smo članica EU-a, 7 g. otkako smo članica EU-a, već smo pokazali da naša Vlada i administracija, hrvatska državna administracija, brine o očuvanju ribolovnog fonda u Jadranskom moru. Jabučka kotlina kao najizdašnije stanište u Jadranskom moru je u proteklih kažem 7 g. našega članstva, 4,5 g. zaštićeno, najprije 15 mj. pa sad već 3 g. a posebni režim izlova u Jabučkoj kotlini će biti do kraja 2021. godine. Prema tome, ono što nam je važno, što je važno našim ribarima, mi smo uspjeli i kao država koja u najvećem djelu pokriva svojim suverenim pravom i suverenitetom, pokriva Jabučku kotlinu, uspjeli smo je na razini Europske komisije, EU-a, izdignuti na razinu prostora koji treba čuvati.

Tvrditi da nam ovo Talijani omogućavaju a isto u vrijeme, u istoj rečenici reći da se za Talijane ništa ne mijenja, toliko je kontradiktorno da o tome nema potrebe govoriti. O tome nema potrebe govoriti. Što se tiče ribarenja, ribolova u Jadranskom moru, ništa se ne od 1. veljače neće promijeniti, i dalje će IGP a sadašnji ZERP biti zajedničke vode EU-a, provoditi će se zajednička ribarstvena politika ali će Hrvatska kao što je i već do sada za Jabučku kotlinu i za ostale prostore koje ocijenimo da je potrebno posebno štititi od izlova, bilo ... [[Govornik se ne razumije.]] bilo bilokoje vrste ribe u Jadranu, štitit ćemo ih, predlagat ćemo ih i sa argumentacijom koju znamo, mi ćemo to znati prezentirati i zaštititi Jadran kao što smo ga do sada štitili.

Dakle, mi ćemo ovo pozdraviti, mi držimo da je dobro da je Hrvatska sada proglasila IGP iz razloga što ćemo pored sastavnica zaštićenog ekološkog ribolovnog pojasa koji sadrži gotovo 99% svih sadržaja IGP-a od 1. veljače imat i te preostale sastavnice, a to je mogućnost korištenja energije vjetra i mora s jedne strane i s druge strane iskorištavanje odnosno gradnje umjetnih otoka.

Niko zbog toga nije ushićen, niko zbog toga neće skakati u zrak, ali ćemo i na ovaj način napraviti još onaj jedan iskorak kako bismo u punom smislu iskoristili sve što nam međunarodna Konvencija o pravu mora kao obalnoj državi omogućuje.

Izvolite. Poštovani predsjedniče sabora, poštovani ministre, državna tajnica, poštovani kolege i kolege, kolegice i kolege. Ništa posebno novo nije se promijenilo u odnosu na vrijeme odluke prije Božića kad smo podržali ovo proglašenje, međutim mislim da je dobar povod da se podsjetimo nekih bitnih momenata iz te rasprave. Dakle, ja bi iskoristio priliku još jednom istaknuti ulogu g. Tadića, Tončija Tadića koji je neumorno se zalagao za ovo proglašenje i za jedan drugačiji pristup prema pitanju zaštite nacionalnih interesa. U raspravi tada sam spomenuo neke odluke iz nedavne hrvatske prošlosti koje zapravo smatram dobrim primjerima kad država odvažno štiti svoje strateške interese bez obzira da li susjedi ili naši partneri u Europi se slažu s tim ili ne i naveo sam „Oluju“ iz 1995. kao jedan jako dobar primjer. Međutim, kao bivši diplomat sam isto ukazao na jednu pojavu, rekao sam da, to sam objasnio izrazom „mentalitetom dodvoravanja“ koje sam primijetio, dakle sve se nekako pokušava prezentirati kao da vlada, vlade od prije štite ključne interese uvijek u dogovoru sa drugima, a u biti ono što sam primijetio nedostaje ta odvažnost i možda spremnost da se ide ponekad i kontra onih koji možda u tom trenutku se ne slažu. Moramo biti razboriti, treba se konzultirati sa drugima, uvijek je dobro postići dogovor, međutim kad je riječ o bogatstvu hrvatskog Jadrana, kao što nas i ribari su ukazivali cijelo ovo vrijeme nisu imali sluha i podršku svih vlada, to vrijedi od 2000. sve do danas. I moram reći da u toj raspravi u nedostatku kontra argumenata kolege ovdje u ovom domu su išli mene osobno napadati, ulazili su u neke detalje iz moje biografije, to smatram da nema nikakve veze sa temom, ali odražava zapravo slabost i nedostatak političkih argumenata. To je bilo do te mjere da neke kolege iz HDZ-a su mi javljali, bilo im je neugodno slušati u kojem smjeru je išla ta rasprava, nažalost. Tako da pokušavamo biti konstruktivni, ne osobno napadati, imamo različite poglede na način kako štititi hrvatske interese, nećemo se uvijek slagati, međutim, trudimo se ostati na dostojanstvenoj razini. Dakle, svak ima pravo izraziti neko svoje viđenje, mišljenje, mislim da nisam usamljen u tome, ima puno primjera gdje mislim da je naša diplomacija mogla biti čvršća i na neki način odvažnija u pitanju zaštiti ključnih interesa i to ću stalno ponavljati, ustrajat ću na tome bez obzira što neki misle. To nije demagogija nego imamo razloga tako govoriti.

Dakle, sad jesmo članica EU, međutim uvijek ostaje to da moramo imati vlastiti stav, izraditi i razvijati jednu državničku svijest, kulturu da sami možemo dobro upravljati svojom zemljom. Nažalost povijest je tu nama uskratila zapravo tu mogućnost i moramo nadoknaditi puno vremena i to nije uvijek lako, često je jednostavnije slijediti ono što veliki govore ili te smjernice, međutim ponekad je važno istaknuti i tu spremnost da možemo sami donositi odluke bez obzira što neki se protive ili drugačije misle. Evo nešto su kraće o tome govoriti danas, ali mislim da to je važno ponoviti jer ova rasprava prije često je ličilo malo na politikanstvo, mislim da nepotrebno je ići nisko ispod pojasa, trudim se nikoga osobno ne napadati nego se držati argumenata. Zahvaljujem.

Zahvaljujem predsjedniče.

Postoji nešto bitno uzbudljivije u ovoj mogućnosti razgovora i dogovora sa Italijom, Slovenijom, ali zašto ne i sa BiH kolikogod oni mali imaju onaj ulaz oko Neuma, sa Crnom Gorom i dakako sa Albanijom koja je sigurno povod i tu su ljudi u pravu da je povećana flota njihovih koča sigurno jedan od važnih razloga u ovom dijelu zašto su Talijani odjednom osjetili potrebu za proglašavanjem IGP-a što je naravno samo mehanička posljedica genijalne naše vanjske politike. Ali ono što je u tom uzbudljivo to je da nas ova strašna covid kriza u Europi, slušali smo o tome, famozni prijatelj premijera Michael o tome govori u parlamentu da je upravo zeleni plan i cilj klimatske neutralnosti do 2050., da je to zapravo jedini način transformacija društva i ekonomije ako se želimo izvući iz krize koja nam nužno slijedi, a da ne govorimo o tome da nam je ovaj covid-19 pokazao da se mogu javljati i covidi-22, 25 i ko zna kako će se dalje zvati svi ti mogući korona virusi koji postoje, kojima se znaju brojevi i zna se kako izgledaju, samo je pitanje trenutka kada će zbog odnosa našeg prema okolišu, prema životinjskom svijetu izbiti van i donijeti nam nove katastrofe. I zašto onda ne bi u tom smislu mi gledali jednu sasvim drugu priču o Jadranu, a ne isključivu priču, ne priču koja sanja o građenju naših ne znam kakvih stražarskih brodova koji će juriti, ganjati Talijane i njihove koče i mi ćemo se tu sa njima, pa vidjeli smo kako izgleda bijedni, jadni rat ribara oko Savudrijske vale. Katastrofa, sramota, a sada nam je odjednom da, dobro, lijepo da jedan od njihovih rodonačelnika upravo takve isključive nacionalističke politike da nam je on naš prijatelj i da nas on zastupa kada mi ne možemo. Ali ono što mi iz zeleno-lijevog bloka vidimo, mi vidimo da treba proglasiti ne samo IGP koji će i onako biti naravno proglašen nego da treba staviti društveni politički cilj po pitanju Jadrana, a to možemo nazvati jednostavno zdravi Jadran, da se svi zajedno borimo za zdravlje Jadrana. Pa to je nešto što mobilizira, pa to vi predložite, odmah sada i bit ćemo sretni. Recite Talijanima, borimo se za zdravlje Jadrana, recimo to i Slovencima. Zašto ne bi? Pa Slovenci ionako poznaju svaku hrvatsku valu, svaki otočić, sve živo zato što su obožavatelji Jadrana. I onda u tom smislu naravno da onda možemo kao što radimo redovite zajedničke vježbe sa Talijanima i sa Slovencima sa vatrogascima za spašavanje na moru i to nam uspijeva i tu je solidarnost i to je sve normalno. I onda bi bilo za očekivat da je moguće napraviti u tom smjeru ako se dogodimo za takvu politiku pa sigurno da u Italiji ima isto tako ljudi koji to prepoznaju i koji će zajedno sa nama, zajedno sa Slovencima pripomoći da nadziremo i dronovima i satelitskim snimkama i vidjet ćemo koje to kočarice stvarno kočare i uništavaju zdravlje Jadrana odnosno taj i onako mali riblji fond. Ono što je važno kada govorimo o zdravlju Jadrana, onda je to sigurno da je tu važno zdravo more jer jedino zdravo more podrazumijeva zdravi plankton od kojega onda riblji fond se može obnavljati, to ujedno znači i zdravo dno Jadrana sa svom svojom florom i faunom, prošli puta sam govorio o tim agresivnim algama koje nam itekako štete i vidimo što se tu događa sa školjkama, sa periskama, o tome su već kolege govorili ali ono što je još važnije, to je da moramo izbjeći bušenje ispod dna Jadrana jer to nam ničemu ne treba i u tom smislu nikakav LNG i ta važna politika koja ide paralelno sa zelenom planom, ne ide to, to je ta dvostruka, licemjerna, smiješna, nekonzistentna politika koju moram reći, HDZ provodi. I upravo zdravlje Jadrana ima veze sa klimatskom neutralnošću do 2025., to je za samo 30 godina. pogledajte što ste za 30 g. učinili od hrvatske države i sada jedan potres ovako razoran to pokazuje na Baniji. Kontinuitet HDZ-ove politike je to učinio. To je svima jasno. I to svi znaju. 30 g., što ste učinili?

Cijeli svijet traži kako upravo brodove prevesti na pogon i kako pokretati a da se pri tom ne koriste fosilna goriva.

Ali svi ljubitelji Jadrana, cijela Europa i oni koji su bogati u Europi, razumjet će i mi možemo pokazati da smo primjer i da ćemo upravo od zdravog Jadrana zajedno sa Talijanima, zajedno sa Slovencima provesti nešto što može ozdraviti i dovesti nove suvremene tehnologije u hrvatska brodogradilišta. Hvala i vama. Idemo sada na zadnju raspravu, to je Klub zastupnika SDP-a, poštovani kolega Arsen Bauk.

Zahvaljujem g. predsjedniče, poštovani ministre, državna tajnice, kolegice i kolege zastupnici. Postoji ona metafora o kamenčiću u cipeli.

Dakle, razlike između ZERP-a koji imamo danas i IGP-a koji ćemo proglasiti sa stupanjem na snagu 1. veljače, može se usporediti s tim kamenčićem u cipeli, to je kolega Bačić otprilike tako i rekao, neće se tu puno toga promijeniti, nešto se može promijeniti i nadam se da ćemo u okvirima naravno zajedničke europske ribarstvene politike, zajedno sa drugim članicama EU-a, to europsko more odnosno hrvatsko ali europsko more, zaštititi na najbolji način kako to bude mogli u skladu sa našim interesima uvažavajući interese drugih.

Na skupine rasprava „Insieme“ (“Zajedno“) i na skupine rasprava „Hajde da ludujemo“ i malo ovako prigovaranja.

Vidim da shvaćate o čemu se radi. Prema tome, poštovane kolegice i kolege klub SDP-a podržat će amandman da stupi na snagu 1. veljače kao što bi vjerojatno podržali da ste rekli 1.3. i 1.5. i 1.12. i sutra, dakle vrijeme je da se ta priča konačno završi.

Zašto?

Možda ove novce za sanaciju potresa od Europe, možda za posljedice covida. Mi prilikom proglašenja IGP-a imamo pravo graditi umjetne otoke, to što se mi za ove prirodne brinemo kako se brinemo, ali nema veze, prema tome imamo graditi umjetne otoke, ali se ne možemo ponašati kao da smo otok, imamo odnose sa susjedima. I ovo što je g. Bartulica rekao o dodvoravanju, pa nismo li mi recimo reagirali izlaskom iz arbitražnog sporazuma za Slovenijom, to je bila jedna reakcija ne dodvoravanja, to je bila reakcija na pokušaj prevare od naših susjeda. Ima i drugih slučajeva kada to primjerice ja sam siguran da niti europskoj birokraciji baš za njihove uši nije lijepo čuti što predsjednik države ili predsjednik Vlade da sad ne strančarim govore o situaciji u BiH svaki put, možda je to. Prema tome, ovaj taktički uzmak koji smo imali oko ZERP-a i IGP-a evo zahvaljujući interesima naših europskih partnera Italije koji su se sada malo preusmjerili na jug i prema Albaniji i prema trećim zemljama smo i mi dobili priliku da završimo ovu priču i završit ćemo ju. Do neke sljedeće prilike, sve vas lijepo pozdravljam i čestitam nam što ćemo moći znači proglasiti IGP i nadam se da ćemo onda zapljeskati jer ono u 12. mjesecu oni koji su pljeskali nisu skužili da mi nismo donijeli odluku zato je pljesak bio tako. Nije to bila odluka, to je bio zaključak da se prihvaćaju ovi izvješće sa sastanka, a odluku ćemo donijeti na prvom sljedećem glasanju i ako ne budete imali kvorum, a 76 zbog ovih svih razloga mi ćemo vam pomoći da to proglasite. Zahvaljuje.

Ovime smo došli do kraja rasprave. Još se u ime predlagatelja završno javlja poštovani ministar Gordan Grlić Radman.

Ali mislim da je puno toga rečeno, argumentirano, elaborirano, nema potrebe ulaziti u potvrđivanje nečega što je potvrđeno što se zna.

Mi smo časni ljudi i svatko svoju čast dokazuje. Žao mi je što g. Zekanović nije ovdje baš on je govorio o obmani javnosti, iako čini mi se da je to obrnuto. Ono što mi se jako dopalo kod g. Zekanovića to je da je usporedio mene sa predsjednikom Vlade, što mi je kompliment, drago mi je da nema razlika tu, iako ima razlika između mene i g. Zekanovića, ja naime radim, a on širi neistinu. Ta neistina se čini mi se opet temelji po nekom tuđem iskustvu, još negdje u 16. stoljeću Francis Bacon je govorio o idolima, on je iznio određenu teoriju o idolima kada je tvrdio da ljudi nisu spremni živjeti po vlastitim iskustvima, po vlastitim znanjima nego da im je lakše ako ga upravljaju predrasudama, a te predrasude je nazvao idolima. A onda isto tako postoje i kazališni idoli kada želimo nečija tuđa autoritativna mišljenja jer jako se puno pozivao na neke ljude, stručnjake eksperte koji nešto znaju o pomorskom pravu, dapače ja to poštujem naravno, ali to treba ipak znati. Znači kada nešto što netko drugi o tome zna i na ta mišljenja se zapravo oslanja, znači nešto što nije znao ili nije proživio, ispitao itd., na to se oslanja pokušava protumačiti kao da je nešto kredibilno ili kao da nešto ima uporišta ili temelja. Zapravo to je ništa drugo nego dragovoljno prihvaćanje tuđih zabluda.

Nije sramota. Dakle ne mogu dopustiti isto tako upotrebu sinekura, eto g. Bartulica nije tu, dodvoravanje itd., to su tako sve nekakve riječi bez uporišta i ne znamo zapravo što znači dodvoravanje ako čovjek ima vlastiti integritet, ako zastupa odgovarajuću instituciju jer sinekura ne treba meni, a bogme sigurno najmanje Andreju Plenkoviću, mi možemo raditi u životu bilo šta jer smo kvalificirani, međutim g. Zekanović ne može. Kada govori kolega Bartulica o odvažnosti, slažem se da je važna odvažnost, ali postoji luda odvažnost i postoji odvažnost koja traži pamet, razbor. Šta vi mislite da smo mi mogli '91.g. u 3 mjeseca osloboditi Hrvatsku, dugo nam je trebalo, izginuli su mnogi životi. Sve je ovo potvrda hrvatskog suvereniteta, IGP je potvrda hrvatskog suvereniteta. Prema tome, g. Bartulica koji je bio moj bivši kolega odvažnost dokazuje svojim ostankom u službi vanjskih poslova, a ne odlaskom, napuštanjem, pa onda imamo znači lako je govoriti i kritizirati. Prema tome, ne slažem se s njegovom ocjenom, upravo je hrvatska diplomacija, nikada nije imala sjajnije rezultate kao u vladi Andreja Plenkovića. g. Matula me je bio obradovao kada je rekao zdravlje Jadrana i to sam si zapisao, dapače u svakom pogledu, vrlo dobro. Onda nisam znao oprostite g. Matula jel glumite il je to doista tako kad ste rekli „što je HDZ i što je Hrvatska napravila u zadnjih 30.g. Prije svega HDZ je stvorio hrvatsku državu. Ja sam vam rekao da ste vi bili član Centralnog komiteta komunističke partije vi danas ne biste bili u, npr. u Bundestagu, a pogledajte hrvatsko društvo, hrvatsku demokraciju. HDZ, hrvatska država je demokratizirala Hrvatsku, a vi niste u tome sudjelovali i vi dobro znate gdje ste bili.

Koji su nacionalni interesi? Nije stvar u tome da vi možete nešto preko noći napraviti. Za sve je potrebno vrijeme, potrebna je proces, potrebna je procedura.

Tome prethodi puno analiza, puno stručnih rasprava, puno susreta jer nama je u interesu jasno i susjed Italija, Slovenija, evo i g. Bauk je o tome govorio, apsolutno vi morate, to je ozbiljan pristup. Mi nismo sami, mi se ne možemo pasati žicom, pa biti kao što je bivša, bivša država je, zašto vi imate određene još uvijek predrasude kada govorimo o susjedima, jer upravo je to onaj negativan, onaj loš sindrom, infekcija. Da bi se bivša država održala ona je morala svakom građaninu one bivše države govoriti da smo mi okruženi neprijateljem i zato imamo jasno sve te posljedice i sigurno kada nestane taj mentalitet kojeg još se sjećamo kao takvoga, kada dođu nove generacije, školovane generacije, educirane generacije, generacije koje znaju govoriti, koji uspoređuju svoje mjesto sa mjestima drugima jer uvijek učite od boljih, treba učiti od boljih i kada netko tvrdi da zna onda to mora dokazati da zna. Mi znamo kako je poznati grčki filozof rekao „sada znam da ništa ne znam“ To je lijepo reći, priznati dakle da sada znam da ništa ne znam, pa to je najveći čin intelektualne poniznosti koju govori g. Bulj poniznost, ali ako niste u nešto sigurni nemojmo onda govoriti o nečemu na široko, a nemamo argumenata. Prema tome, ovdje smo došli s amandmanom i to sa jednim datumom da vam predložimo taj datum, a ovu smo imali raspravu poštujući upravo HS, poštujući HS, raspravu u prosincu mjesecu gdje su nas na neki način posredno zadužili jer je to je naša isto tako u diplomaciji trebate znati i vrijeme i postupak, mora postojati jedno ponašanje, razgovor, mi smo odgovorni, odgovorni, a odgovornost se nagrađuje, nagrađuje se zapravo jer ulažete u smislu da imate kredibilitet u međunarodnoj zajednici, u svjetskom poretku, nismo sami. Mi govorimo o tome koje su razlike između Trumpa i Bidena, pa se često puta govori povratak multilateralizma, svijet je postao multipolaran dakle mi moramo svugdje imati izbalansiran pristup ako želimo biti globalno vidljivi. A to što smo relativno mala zemlja ili što smo relativno imamo znači tek jedno kratko sjećanje moderne hrvatske države, ništa nas ne obeshrabruje u tome da budemo ravnopravni čimbenik u međunarodnoj zajednici. Prema tome, to je odvažnost. Odvažnost se mjeri, ne na način možda kako vi mislite nego postoje drugačiji kriteriji i drugačija mjerila odvažnosti, poštovanja i respekta. Vi ste spomenuli g. Bauk, BiH, hvala vam da ste isto tako i s vaše strane spomenuli, tako da na neki način kada govorimo o BiH naravno da je građanski model države jednostavno neprimjenjiv u jednoj multietničkoj sredini i zajednici kao što je BiH. Ako govorimo o modelima nitko nema pravo nametati model na jednu državu nego treba pitati 3 konstitutivna naroda, Bošnjake, Hrvate i Srbe što oni misle o tome, a onda se može govoriti o modelima. U principu evo, ja ću zapravo skratiti i da ne bih dugo govorio, htio sam se zapravo samo osvrnuti na ove riječi, ja zahvaljujem što ste me saslušali i još jednom evo mi je drago ovdje predstaviti ovaj amandman sa njegovom primjenom 1. veljače pa kada bude ovaj, prigoda da glasujete o amandmanu koji je predložila hrvatska Vlada, g. predsjedniče, uvažene dame, zastupnice HS-a, gospodo HS-a, ovog uvaženog važnog zakonodavnog najvišeg tijela, meni je drago i čast ovdje govoriti u ime Vlade, kao predstavnik resorni o proglašenju isključivog gospodarskog pojasa, znači kada se bude glasovalo i kada bude evo on, bude, kad budete glasovali zapravo o stupanju na snagu 1. veljače, tako da sam upravo zbog te činjenice doista uzbuđen, da mi je to velika čast, da to može biti u 2021. g. proglašeno ono što hrvatska javnost želi, hrvatski građani, hrvatski ribari. Nećemo još vas pozdraviti jer imate 12 replika pa ćemo krenuti s prvom. Kolega Stier, izvolite. G. ministre, doista smo čuli u ovoj raspravi teške riječi, a to nas ne treba previše uznemiriti, možda ćemo ih čuti još tijekom replike. Međutim, postoji ta latinska izreka verba volant scripta manent. Te teške riječi ili kao što ste rekli, te difamacije će odnijeti vjetar, ostat će zapisano u povijest da ste vi danas u ime hrvatske Vlade predložili proglašenje gospodarskog pojasa i da ćete za to dobiti potporu HS-a. To nije razlog za neki trijumfalizam, ali da, razlog za zadovoljstvo što se na taj način štiti Jadran i štite hrvatski interesi. Hvala vam lijepa evo na tome, vi ste bili ministar pa tako da znate da je to bio naš napor i da je ovo jedna postupovna posljedica našeg upornog, odvažnog, mukotrpnog, ali i dakle rada u interesu RH, Hrvata i hrvatskih građana. Hvala lijepo. Ministre, pošto ste ponizno izvrijeđali jedan dobar dio saborskih zastupnika što je vaše legitimno pravo, drago mi je što ćemo proglasiti isključivi gospodarski pojas ... [[Govornik se ne razumije.]] proglasili i ovim amandman se i smanjuje rok proglašenja. Međutim, u vašoj raspravi je bilo svega osim proglašenja isključivog gospodarskog pojasa i šteta zbog čega do sad nije proglašen isključivi gospodarski pojas. Osobno smatram da je stvorio hrvatsku državu hrvatski narod i težnja hrvatskog naroda kroz povijest, hrvatski vojnik zajedno s narodom. Kolika je uloga čija, o tome ne bi sad govorio i što je bio tada HDZ, što je danas HDZ, što je 2000. g. HDZ od uhićivanja, lociranja, transferiranja, od vašeg idejnog vođe Vladimira Šeksa, međutim, vi često napadate isključivo socijalistički režim. Pa vaš otac je bio direktor Agroproteinke. I postao je vlasnik Agroproteinke poslije.

Da, vi stalno to govorite, mislim da, vi ste bili onda socijalistički Hrvat. Kolega Šimičević, izvolite. Predsjedniče HS-a, uvaženi ministre, evo čuli smo ovdje koješta i mislim da puno riječi koje je ovdje izgovoreno u ovoj sabornici nije mjesto, ali eto, genezu događanja vezano za isključivi gospodarski pojas smo shvatili i razumjeli smo da u trenutku stvaranja neovisne države Hrvatske smo morali graditi mudru odgovornu politiku i jasno u trenutku kad je počeo Domovinski rat mi nismo imali prijatelja zahvaljujući mudroj politici dr. Tuđmana i svih, mi smo uspjeli zapravo ostvariti sve značajne strateške ciljeve hrvatske države i mislim da možemo biti ponosni.

Dobro, ajde nemojmo sada to, nemojmo sada svoditi sve ovo na osobnu raspravu, idemo ozbiljni biti. Kolegice Benčić, izvolite. Poštovani ministre, moram reći da je malo neugodno bilo slušat ovih zadnjih 5 do 10 minuta i da stvari koje ste govorili ovdje zaista se ne bi trebale na taj način izricati u javnom prostoru, ali to ide vama na dušu.

Ono što je pitanje, šta će od nje ostati nakon HDZ-a? I ne HDZ nije jednako ova država, država smo svi mi. To je, nije, mislim da ste pogrešno i protumačili predsjednika vlade. Naravno HDZ što sam rekao kao državotvorna stranka, dakle vi malo pogledajte povijest, vi ste vjerojatno bili u to vrijeme mladi, al trebate gledati, mislim zapravo gledati povijest hrvatske države od, od početka, mislim od polusuvereniteta, od znači od mađarske zajedničke krune, pa Habsburgovci itd., pa ćete vidjeti zapravo da moderna hrvatska država prvi put je slobodna. Da, Hrvatske je uvijek bilo, a kakve Hrvatske? Važno je znači imati odgovarajućeg stratega i vojskovođu, političkog stratega i vojskovođu u tim trenucima raspada bivše države. Uloga predsjednika Tuđmana i HDZ-a bila je presudna za stvaranje Hrvatske, moderne hrvatske države. Hvala vam. Pokušajmo se držati teme. Kolega Matula izvolite. Zahvaljujem predsjedniče. Ministre, da slažem se, sabor sigurno nije Bundestag, kao što ni Jugoslavija nije bila DDR, to je ogromna razlika. 80% vaših članova je bilo u toj partiji i iznutra ste ju destruirali, na to ste ponosni. Bili ste unutra i radili ste domovinski posao, razarali ste i destruirali partiju iznutra, kao što već 30.g. destruirate i Hrvatsku. Evo vam Žinići, evo vam rupe koje ovaj potres otvara, svuda se otvaraju vaši kadrovi, vi danas ne znate koga biste doveli i to je to za razliku od utopije to je distopija hrvatske destrukcijske zajednice. Povreda Poslovnika kolega Grmoja izvolite. Poštovani kolega Matula, povrijedili ste Poslovnik 238. Ova ekipa iz HDZ-a je slika i prilika socijalističke Jugoslavije kao što je otac Grlića Radmana bio komunistički direktor, pa on sad kolegi Bulju predbacuje jer nema 10% od njegovog oca, kao hrvatski branitelj nije ni mogao imati jer su takvi preuzeli sve ključne funkcije u ovoj Hrvatskoj. Prvo kolega Grmoja opomena jer ovo nije bila povreda Poslovnika, to jako dobro znadete. Drugo, pozivam vas da ne otvaramo pitanje sada roditelja i tako jer mislim da to stvarno nije primjereno i razgovarajmo o temi zbog koje smo se ovdje danas našli i koja je tema dnevnog reda, pa vas pozivam da malo smirite strasti. Naravno ako malo iziđete iz teme da ću to tolerirati, ali ako odlazimo sada u jednu raspravu koja nema veze s temom, pa još k tome se počinjemo i vrijeđati, mislim da nije u redu. Izvolite odgovor na ono što je govorio kolega Matula. Izvolite ministre.

Raspitajte se malo i kada biste vi bili ovaj kao 1% od mog oca onda biste bili dobar čovjek i onda bih ja vas uvažavao. Ja ne znam tko je vaš otac, al mog oca svi znaju. Raspitajte se malo gospodine. Svaki čovjek ima svoje ime i prezime i svoj rad i svoja djela. Moj čovjek je bio dobar čovjek ne zato što to ja kažem nego što to kažu drugi. Hvala vam lijepa. Idemo sad vratiti se na raspravu, možemo se kritizirati, možemo kritizirati stranke i politike, ali nemojmo sada ovo raditi. Sada je na redu kolegica Vučemilović, izvolite. Poštovani ministre, drago mi je da ste oduševljeni što Hrvatska nakon 29.g. od međunarodnog priznanja proglašava gospodarski pojas, možda smo mogli i ranije, ali evo i ja sam legalist i smatram da sve treba ići po pravu i po procedurama. Javila sam se za repliku jer ste uistinu bez obzira što je HDZ bila vrlo značajan čimbenik tijekom stvaranja neovisne Hrvatske izrekli jednu smionu izjavu da je HDZ stvorio hrvatsku državu, što ja kao osoba koja je provela cijeli rat u Osijeku uistinu ne mogu prihvatiti.

Znači dug je bio taj put, prema tome gledajmo to na taj način, nije bilo jednostavno stvaranje Hrvatske države, ali svakako se slažem hrvatski branitelji i hrvatski građani naravno. Javila sam se za repliku zbog načina na koji ste se obratili oporbi. Ponavljate ono što ponavlja vaš vođa, ponavljate to svi iz HDZ-a kao pokvarena ploča, stalno govorite da vas difamira oporba, a ne, ne difamira oporba HDZ difamira vaš lopovluk i vaši rezultati. A kada govorimo o vama osobno i vi difamirate i sramotite Hrvatsku u zemlji i inozemstvu često svojim nesuvislim izjavama baš onoj educiranoj, obrazovanoj građanskoj Hrvatskoj šaljete poruku da baš svako može biti ministar, ponajmanje zbog svoje educiranosti. U inozemstvu prevoditeljima zadajete jako puno muke.

Da ste vi svoj posao obavili kako treba prije mjesec dana kada smo prvi puta raspravljali o gospodarskom pojasu ne bismo već danas morali na popravni. Doista sad ne znam što bih vam odgovori, mislim ovo što ste rekli me vrlo začuđuje kao prvo da vi možete evaluirati i ocjenjivati zapravo dati ocjene ok, dopuštam da svatko ima pravo na percepciju, ali percepcija je zapravo uvijek subjektivan odgovor na realnu stvarnost. Ne znam što je zapravo kod vas taj subjektivni odraz, temeljem čega jel vi sudjelujete na našim sastancima ministara vanjskih poslova pa da imate uvid što mi razgovaramo, kako ja pridonosim u zaštiti hrvatskih interesa ili sudjelujete na našim bilateralama.

Drago mi je da postoji konsenzus oko uvođenja gospodarskoga pojasa, rečeno je danas puno puta da su se stekle okolnosti, ali zato uvijek trebamo pohvaliti mudrog i pametnog čovjeka Ivicu Račana koji je imao mudrosti zaštiti hrvatske interese još prije 20 godina i već tada uvesti ZERP. To je uveo Ivica Račan i tadašnja SDP-ova vlada. Nažalost krenuli ste u jednom trenutku sa teme, počeli ste pričati o nekakvim drugim temama, govorili ste o Bundestagu da ljudi iz nedemokratskih stranka ne bi mogli bit u Bundestagu stoji, ali onda ste u isto vrijeme rekli da je HDZ stvorio Hrvatsku državu. Vi izjednačujete državu i jednu stranku HDZ pa upravo to je totalitarni duh, upravo tu ste napravili istu grešku kao ono što ste rekli da kritizirate. Ali evo ja sam isto kolegici zastupnici Vučemilović kazao kakvu je ulogu imala HDZ-a, jasno i kasnije sigurno Vlada nacionalnog jedinstva sigurno da je pridonijela i dopuštam da su sve zapravo institucije činitelji i stranke koje su bile okrenute prema homogeniziranju nacije, naroda u obrni i zaštiti hrvatskih interesa u Domovinskom ratu, zapravo sve pozdravljamo i sjećamo se i povijest je sigurno to su činjenice nedvojbeno, ali govorim ponovno, znači prvi hrvatski predsjednik i HDZ imale su presudnu ulogu. Kolega Bauk, izvolite. Zahvaljujem. Dakle, primijetio sam ministre kod vas nevjerojatan talent da uspijete oko teme oko koje se svi slažemo podignut tenzije na kraju sa replika, odlika pravog diplomata reklo bi se. Dakle, sada kada ste već objasnili što ste mislili pod ovim da je HDZ stvorio Hrvatsku to je jedan narativ koji onda u drugoj rečenici morate popravljat, pa nema za to potrebe. naravno da je političko vodstvo Hrvatske u to doba temeljem rezultata … višestranačkih izbora imala HDZ u jednom trenutku je formirana Vlada demokratskog jedinstva, nakon toga su bili izbori i nakon toga su došli sljedeći izbori.

Hvala lijepa. Kolegice Nađ, izvolite. Ja bih zapravo opet ponovila da se ne slažem s vašom izjavom da je HDZ stvorio Hrvatsku državu i da ste zapravo time uvrijedili sve hrvatske branitelje i braniteljice koji nisu bili članovi HDZ-a, sve Hrvate, Srbe, Rome, Talijane koji nisu bili članovi HDZ-a niti su podržavali politiku HDZ-a.

Bilo je jako puno hrvatskih intelektualaca divnih govora, međutim ne može svatko biti strateg, ne može svatko voditi i procijeniti kada i kako možete dobiti neke bitke, a mi smo bili napadnuti od Miloševićevog režima i to je bila jedna teška situacija gdje morate donositi ključne odluke. To je bilo bitno. Naravno, bez branitelja, bez, što će vam stranka, ako nemate narod, ako nemate spremne i hrvatske branitelja, Hrvatska je stvorena na krvi i to je nedvojbeno i to je te, životi hrvatskih branitelja i nestalih, na koncu konca, to je isto, ne i civila za koje mi još uvijek vršimo potragu i moramo raditi sa Srbijom o tome da znamo gdje su nestali, to su bitne odrednice i oni su u temeljima hrvatske države. Hvala predsjedniče. Poštovani ministre, danas smo kroz rasprave čuli vrlo zanimljive rasprave, ali čuli smo i rasprave koje su bile pomalo zločeste. Neke nove političke opcije nastupaju kao da ništa prije njih nije bilo i ništa dobro nije napravljeno i sve, baš sve vole kritizirati, a da pri tome, upravo odluke koje kritiziraju ne stavljaju u prostor i vrijeme u kojem su te odluke bile donošene. Upravo je HDZ kroz povijest znao donositi teške odluke i to upravo u pravo vrijeme pa tako i onda kad se donosila odluka o neproglašavanju isključivog gospodarskog pojasa, kao i danas kad se donosi odluka o proglašenju isključivog gospodarskog pojasa. Izvolite. Hvala lijepa. Poštovani ministre, ovo je izvrsna priča uspješnih i pametnih. Hrvatska Vlada niže uspjehe, nametnula se međunarodnoj zajednici štiteći svoje nacionalne interese, u kontinuitetu ostvaruje uspjehe, a prošenje isključivog gospodarskog pojasa svakako, kao što ste i vi naveli, i u ovom završnom izlaganju, dat će sigurnost našim ribarima, svim drugim sektorima koji će imati koristi od toga i ovo je velika čast danas za Hrvatsku i hrvatski narod. Evo ja ću samo iskoristiti ovu jednu minuticu vama se zahvaliti na konstruktivnoj raspravi, na doprinosu, zapravo je vrlo važno da hrvatski zastupnici u HS-u doista i sami pridonose evo, nacionalnim interesima, zastupanju nacionalnih interesa, ali i propitkivanjem. Vlada je to uvijek spremna, znate ovaj, naravno, to je naš posao, ali uvijek je dobro je da su tu argumenti i da nekako tu, da ta tanka kultura između usijanosti i polemika, rasprava i tako, bude malo drugačija znate i da tu budu puno više prezentirani argumenti nego vlastita stajališta, kako bismo pridonijeli što boljoj demokraciji i demokratičnosti društva, još boljoj prijemčivosti hrvatske javnosti koja nas gleda i naravno, svi smo mi zapravo tu u jednom poslanju, a to je zaštita hrvatskih interesa, vi u Saboru, mi u izvršnoj vlasti. Hvala vam lijepa. Zahvaljujem ministru. Možete se slobodno vratiti na mjesto. Rasprava je završena.